Jenom chci zdůraznit jednu věc.

Takže, pane kolego, prostřednictvím paní místopředsedkyně, děkuji za tuto poznámku.

To si myslím, že je správné.

My jsme řekl bych mírně zpomalili práci na této takzvané velké novele.

Tím, že diskuse zatím běží řekněme uvnitř této pracovní skupiny, nechci specifikovat nějaké konkrétní dílčí závěry.

Mám tu dvě faktické poznámky, první pan poslanec Juchelka a hned za ním pan předseda Fiala. Pane poslanče, prosím.

Rozumím tomu, že už to dál nechceme tady obstruovat a že kompromis toho, aby ty obavy byly rozptýleny, tady nakonec vznikl, já za něj moc děkuji, ale pokud pan ministr řekne stokrát za sebou slovo objektivita a potom nezávislost a potom demokracie, tak to neznamená, že to tak skutečně v tomto zákoně je a že to takhle vládní koalice myslí, protože to tak jednoduše není. Děkuji za dodržení času a nyní je na řadě pan předseda Fiala. Pane předsedo, prosím.

Tak zkuste do toho svého návrhu na velkou novelu napsat, že by Sněmovna schválila, aby ta kontrola abychom se nemuseli obávat o nic, protože já jsem přesvědčen o tom, že když tato autorita zkontroluje veřejnoprávní média, aspoň po účetní stránce a po stránce čísel budeme mít jasno, že to je v pořádku, a když někdo řekne, že má vyrovnaný rozpočet, ale přitom rezervní fond, ve kterém byly 3 miliardy, se rozpadl, tak prostě tomu nemůžeme věřit, že to tak skutečně je, že má vyrovnaný rozpočet. Takže zkuste uvažovat o tom a já myslím, že by přestaly všecky diskuse o tom, jak hospodaří Česká televize, že bychom si to přečetli ve výroční zprávě a že by to všem bylo jasné.

Také děkuji za dodržení času a nyní je přihlášen pan ministr Baxa s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo.

Děkuji. S faktickou poznámkou už nikoho neeviduji a nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Koten. Pan poslanec ruší a paní poslankyně Pokorná Jermanová se omluvila z důvodu nemoci, takže ji také odmazávám. Nikoho dalšího už do rozpravy neeviduji. Znovu se rozhlížím po sále, zda se ještě někdo nehlásí z místa.